Nyní tedy budeme pokračovat jednáním. Měli bychom zahájit projednávání bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Prosím, poslouchejte, abychom věděli, které můžeme už projednat dnes.

Předpoklad tedy ukončení dnešního jednání dopolední části je ve 14 hodin vzhledem k tomu, že hlasujeme ve třetím čtení a zákon o jednacím řádu předpokládá hlasování do 14 hodin.

Jeho omluva skončí tedy po začátku 31. schůze. Tolik tedy k programu schůze a můžeme tedy začít bodem 148. Hlásí se pan kolega Ferjenčík ke změně programu. Prosím o klid sněmovnu.

Myslím si, že je to velmi kontroverzní návrh, abychom stihli ty ostatní.

Nikoho nevidím, že by se hlásil, takže to bude jediný návrh na změnu programu. Procedurální návrh je hlasovatelný.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat podle pořadu schůze.